A pokud tady někdo z kolegů naprosto neférovým způsobem začne popírat parlamentní demokracii a její principy, tak já na to reagovat budu. A budu na to reagovat způsobem, jakým jsem na to zareagovala, protože skutečně komu není rady, tomu není pomoci. A možná by si předseda volebního výboru měl konečně přečíst Ústavu České republiky a dozvědět se něco z historie parlamentarismu v našich zemích, aby věděl, na čem tato tradice je stavěná a proč a jakým způsobem v Parlamentu, v obou komorách našeho Parlamentu, probíhají postupy. Takže já bych poprosila prostřednictvím pana místopředsedy, aby to, co tady řekl pan kolega Chalupa, raději směřoval na svého šéfa. A pokud se my jako opozice chceme dozvědět věci, tak nám neberte naše právo v jakémkoli čtení, jinak popíráte to , že Poslanecká sněmovna je skutečně demokratickým orgánem v naší společnosti.

Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Pilný, připraví se paní poslankyně Šánová.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Mluvil jsem o členech hospodářského výboru. A za druhé, pokud se týká změny osoby ministra. Tak změna osoby ministra nepřinesla jedinou změnu, jediné písmenko v tom zákoně. Doufám, že tentokrát jsem byl slyšen přesně tak, jak jsem to řekl. Já vám děkuji. A nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Šánová. Děkuji za slovo.

S faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová. Než vám udělím slovo, paní poslankyně, požádám vás, kolegové a kolegyně... Kolegyně a kolegové! Požádám vás o ztišení!

Já mileráda řeknu jiné hodnocení vašeho hnutí, ale až v momentě, kdy tady vystoupí šéf vašeho hnutí a omluví se nám všem za věty, že všetci kradnú, že v této Sněmovně je nejméně pět zlodějů, a jiné naprosto čuňácké věci, které tady zaznívaly! Budeme pokračovat v obecné rozpravě a požádám pana poslance Laudáta.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Sociální demokracie teď má strach, co se bude dít po volbách, když Babiš hodně vyhraje. Lidovci jsou div ne bojovníci za záchranu demokracie, aspoň to slyším.

Protestovali tady, nebo se to nezdálo, a cítili jste se zaskočení. To vám v žádném případě nebránilo, abyste neodhlasovali hlasy koalice to, že příslušné výbory bezpečnostní, aby to prošlo, aby se tím zabýval také, protože ČOI patří pod průmysl, průmysl patří resortně pod hospodářský výbor. Vy jste to zablokovali. Přitom tam je zakopán pes, a mluvil tady o tom a velmi vážný pes kolega Váňa. Takže vedle toho, že to, co je legitimní, a rozšiřují se významně pravomoci, patří do resortu Ministerstva vnitra. To má mít svoji policii, má ji. Dost jsme tady posílili armádu. Pak si svoji vlastní policii kvůli odchodu Šlachty začal budovat přes celní správu exministr financí Babiš. No a na průmyslu úředníci. Takže v tom případě asi by bylo namístě, že by tady vystoupil ministr zdravotnictví Ludvík a řekl, že také žádá.

A pokud vím, ty zásahy, aspoň tedy před televizními kamerami, se dějí ve spolupráci s policií.

U životního prostředí, že jo. Jít a někoho napadnout, že porušil životní prostředí...

Proč oni ty pravomoci nemají? Vždyť přece ti postižení, kterým můžou dávat milionové pokuty a ještě větší... Kde se to zastaví?

Ale tam říkám proč s sebou na tato jednání a zásahy nepřizvou policii?